Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 40. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Dále se ještě omlouvá pan poslanec David Kasal ze zdravotních důvodů z dnešního dne. Z členů vlády se omlouvají: Andrej Babiš osobní důvody, Tomáš Petříček pracovní důvody, Robert Plaga pracovní důvody, Miroslav Toman pracovní důvody.

Poté bychom případně pokračovali dalšími body z bloku prvých čtení, zákony.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Jedná se o poměrně triviální novelu, ke které původně vláda dala negativní stanovisko, takže tato novela tady čekala, než dojde k nějaké dohodě mezi Nejvyšším správním soudem, exekutivou a příslušnými komorami. Myslím, že pod záštitou pana předsedy Sněmovny tato dohoda byla uzavřena a že jsme v situaci, kdy můžeme projednat paní ministryně spravedlnosti také kýve, že je možné posunout tento tisk , a nezdrží nás, pevně doufám, příliš dlouho. Děkuji za pozornost. Já vám děkuji, pane poslanče. Ptám se, jestli ještě někdo k pořadu schůze v tuto chvíli má zájem vystoupit. Pan předseda Faltýnek.

Dobré ráno, kolegyně, kolegové. Já mám následující návrh, který jsem včera k večeru se pokusil zkonzultovat s většinou předsedů poslaneckých klubů.

Takže navrhuji, aby bod č.

Já vám děkuji. Tak k pořadu schůze... Nejprve tedy návrh pana poslance Bendy, abychom bod 87 novela správního řádu soudního, tisk 237, zařadili po dnes již pevně zařazených bodech, to znamená po bodu 119. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Neníli námitek, že bychom hlasovali jedním hlasováním o všech bodech...

Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Já vám děkuji.

Budeme tedy pokračovat dle schváleného pořadu schůze.